Děkuji.

Prosím vás, je jasné, že došlo k výměně hegemona ve světové politice. A u čeho tedy budeme? Jaká integrace bude? Jakou zásadní otázku si položíme?

Copak Lisabonská smlouva po brexitu vůbec platí? Zeptal se na to někdo? Tedy u toho, co říkal pan předseda Fiala, u jaké integrace bude Česká republika. My jsme slyšeli technicky dobře zpracovanou zprávu paní eurokomisařky, ale bohužel neodpovídá na žádnou zásadní otázku, kam to směřuje! Já vám také děkuji. Nyní faktická poznámka pana poslance Martina Novotného, připraví se pan poslanec Michal Kučera s faktickou poznámkou.

Reaguji na tu diskusi o symbolickém významu nepřítomnosti těch nejvýznamnějších zástupců vládu k tomuto tématu.

Symbolicky krátce poté na to reaguje český premiér tím, že otevírá znovu bez diskuse v Poslanecké sněmovně otázku přijetí eura a stanovení termínu přijetí eura. Chci k tomu říct větu, která, doufám, že bude pochopena.

Vnímám, že tu zaznívají poměrně závažné otázky.

Protože oni by měli říct, jaký bude postoj současné vlády.

Toto je opravdu nedůstojné, toto je nedůstojná záležitost.

Zatím jako úvahu, dobře. Budeme pokračovat, a to panem poslancem Gabalem, který se hlásí k faktické poznámce.

Nepřítomnost ministrů a premiéra mi nevadí. Za prvé, oni vědí své z Rad, protože to zažívají v plném tempu, když tam jsou, a za druhé, tyto otázky bude zodpovídat koalice, která vzejde z voleb. Nebo bude připravovat, maximálně. Druhá věc. Jestliže debata směřuje k tomu, aby český postoj byl: no řekněte nám napřed, jak to bude vypadat, a my se, prosím vás, potom podle toho rozhodneme. Málokdy zazní tak čistý český postoj jako v tomhle. Rakousko?

Anebo budeme čekat opravdu, kdo tu laťku nasadí, pak ji podlezeme, narovnáme se dle klasického modelu. Já u toho chci být. Kdo nechce? Kdo bude čekat, že mu to někdo předepíše?

Děkuji za slovo.

My v zahraničním výboru i ostatní poslanci. Bylo zde zmíněno, že zde chybí celá řada, nebo ti hlavní naši ministři, kteří o tom mají rozhodovat. Mně to nevadí, protože jsem pevně přesvědčen, že oni o tom asi vědí opravdu všechno.

Děkuji za odpověď.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Já si myslím, že bychom tedy měli vědět, o čem budeme jednat. Jsme svědky toho, že to, co bylo stanoveno na začátku rozšíření Evropské unie, dneska žijeme v jiné Evropské unii, než do jaké jsme chtěli vstoupit. Ty podmínky se mění.

Úvahu, kterou řekl kolega Michal Kučera, dávám jako faktický návrh.

Děkuji.

Budeme hlasovat v hlasování číslo 73, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Ani tento návrh nebyl úspěšný. Budeme pokračovat, a to přednostním právem pana zpravodaje Marka Černocha, který se hlásí.